Takže dovolte, abych vás seznámil s úvodem do problematiky. Jistě se mnou budete souhlasit, že lidská společnost se za dobu své existence stala dominantní formou života na planetě Zemi.

Postavili jsme lodě, abychom prozkoumali, co se nachází za hranicí známého světa. A také mnoho dalšího. Vytváříme nepředstavitelné teorie o tom, co vidíme nebo i jen tušíme, a snažíme se ze všech sil přijít na veškerá tajemství, která doposud zůstala neodkryta. Lidé však odedávna svůj vyměřený čas na čas práce a na čas zábavy. Díky tvrdé práci a někdy také dílem náhody vznikly výše uvedené vymoženosti lidstva. Jak ale lidé tráví svůj volný čas? Je možné tyto účely volnočasových aktivit spojit dohromady? Zcela jistě ano.

Naše fantazie nám prostřednictvím her umožní odtrhnout se od zavedených linií a pravidel, vytvořit si vlastní bitevní pole a vyzvat jakéhokoli soupeře na boj. Právě díky lidské soupeřivosti nejsou hry zpravidla čistě individuální činností.

Na jedné straně umožňují rozvoj osobnosti, na druhé straně mohou mít však na lidský život až devastující účinky.

Hry, včetně těch hazardních, jsou bez ohledu na rasu, vyznání, barvu pleti, původ nebo náboženství, ve společnosti velmi oblíbené a rozšířené. Bylo tak nutné vytvořit jasný a zřetelný postoj práva k hrám, tedy jak jsme si zvykli říkat k hazardu. Možností bylo několik.

Pokusme se zjistit přístup českého zákonodárce a potažmo právního řádu jako celku k hrám. Zjistíme, jaká je právní úprava her na našem území a zda se můžeme volně sázet a své výhry od druhého a získávat. Zjistíme také, zda nám k domožení se výhry může pomoci veřejná moc, nebo těm, kteří hry provozují ve velkém, jsou zákonem stanovena nějaká omezení a jaká to případně jsou.

S ohledem na české právní prostředí je třeba odpovědět na několik otázek.

Zaměřme se i na to, zda novelizovaná právní úprava adekvátně reaguje na technický pokrok v oblasti herní problematiky a zda odstranila nedokonalosti, které se v dosavadní úpravě objevovaly. Česká právní úprava především v oblasti hazardních her byla často pod palbou kritiky za svou nesystematičnost, nedostatečnou kontrolu plynutí finančních prostředků a také pro nejednoznačné určení rozhodovacích pravomocí orgánů majících působnost v oblasti hazardních her. Na loterie, hry a sázky jako významný společenský fenomén však nelze nahlížet odděleně od jiných společenských věd. Hry je třeba vnímat v širších souvislostech.

Koneckonců na novele pana poslance Volného můžeme tohle pravidlo přímo demonstrovat.

Nedokonalost bývá mnohdy označována jako důkaz individuality, jedinečnosti a poctivé ruční práce. Doufejme ale, že my jako čeští zákonodárci budeme natolik pečliví, abychom v právní oblasti loterii se dopustili nedokonalostí co nejméně.